Na čtvrt roku!

Ale to vše se daří a bude dařit řešit. Nyní k tomu, co s tím Ministerstvo zdravotnictví může dělat a dělá.

Můžeme pouze apelovat na zodpovědné chování občanů a nevytváření zásob. Vzhledem k celoevropskému rozměru problému jednáme i se zástupci švédského předsednictví i Evropského úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví, tedy orgánu, který se jmenuje HERA. Jedním z možných řešení na úrovni Evropské unie je například společný nákup léčiv, který dává členským státům při jednání lepší prostor. Je to něco, co jsme prosazovali během našeho předsednictví a dále budeme prosazovat. Je to podle mě ta cesta, která umožní stabilitu trhu v Evropě.

Novelu připravujeme od května loňského roku. Výrobci léčiv budou mít nově povinnost mít k dispozici pro české občany množství léčivého přípravku odpovídající minimálně dvouměsíční průměrné spotřebě. Tímto zákonem, pokud ho Sněmovna přijme, pokud ho Senát přijme a podepíše prezident, vyřešíme tento problém i pro budoucí časy. V této oblasti také slýchám tvrzení o tom, že ministerstvo situaci podcenilo, že nám snad chybí léky, které jsme poslali na Ukrajinu.

Ještě zkraje listopadu jsme byli ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv ujišťováni jak my, Ministerstvo zdravotnictví, tak i veřejnost, že žádné velké výpadky nehrozí.

Chápu, že od řady z vás tady zazní velmi tvrdá slova, vím, že je musíte říct. Prostě takto to dneska bude. To není pravda. Je to lež a všichni to víte! Zároveň bych rád jasně vyvrátil tvrzení, že dodávky léků na Ukrajinu, která čelí invazi Putinových vojsk, jakýmkoliv způsobem zhoršily dostupnost léčiv pro občany České republiky. To prostě není pravda.

Chápu situaci pro občany, zejména děti a jejich rodiče. Ta situace nejen že není příjemná, ale je strašná.

Ale mohu tady říct se vší vážností ctěné Sněmovně a občanům České republiky, že děláme všechno pro to, abychom měli dostatek léků.

Další dodávky léků do České republiky nad rámec toho, co je objednané a nasmlouvané, dostaneme.

Znovu proto opakuji, že zajištění léků pro české občany má absolutní prioritu mě jako ministra zdravotnictví, mě jako lékaře, mě jako otce čtyř dětí, mě jako dědečka. Musí to být léky bezpečné, ze zemí, kde schvalovací proces je stejně robustní jako v Evropské unii. Proto si velmi vážím úsilí všech, kteří s námi spolupracují, a prosím vás a vyzývám vás k této spolupráci též na zajištění dodávek léčiv pro české občany, pro české pacienty.

Za to jim patří velké poděkování.